Největší problém, který vyvolává emoce v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, je problematika sociálních služeb. Nebudu rozebírat příčiny, ale chci říci, že v roce 2008 jsme schvalovali 6,63 miliardy, a nakonec jsme utratili 8,8.

V roce 2013 rozpočtováno 6,05, rozpočtovými opatřeními nevím kolik bude utraceno se tato částka zvyšovala. Nechápu ani vládu, ani ministerstvo, ani koalice, proč každý rok vytvářejí v této oblasti tak citlivé a vnímané i médii takový tlak a takový problém. Každý rok nakonec prostřednictvím rozpočtového výboru se prostředky nacházely.

Proto výbor pro sociální politiku přijal doprovodné usnesení, ale bohužel nebylo potvrzeno už v rozpočtovém výboru a předloženo této Sněmovně a nikdo ho nenačetl, protože jsou tady samozřejmě jiné pozměňovací návrhy, tak se asi předpokládá, že to je zbytečné, aby vláda stejně jako v minulých obdobích s rozpočtovým výborem tento problém vyřešila. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně. Já bych byl rád, kdyby vaši podporu získal pozměňovací návrh B14 nebo B17, ale ty budou nehlasovatelné, pokud projde pozměňovací návrh A6. Ano, pozměňovací návrh kolegy Novotného má podporu, jak jste jistě zaznamenali, i v mailech. PR podpora je vytvářena samozřejmě účelově a byl bych rád, abyste věděli, že tento návrh bere peníze z důchodového a nemocenského pojištění. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Opálkovi.

Potom pan poslanec Gabal, který je přihlášen do rozpravy. Nyní má slovo s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych jen stručně shrnul hlavní priority klubu TOP 09, které zazněly ve druhém čtení. Je to především podpora vědě a výzkumu.

To návrh tohoto rozpočtu nezajišťuje. Proto prosím o podporu pozměňujícího návrhu paní poslankyně Putnové. Další prioritou je otázka svízelné a v možnostech samospráv neřešitelné situace v lokalitách kolem metropolí způsobené změnou životního stylu mladých rodin.

Další prioritou, která zazněla, byla podpora aktivní politiky zaměstnanosti, nicméně formou změny poměru mezi výdaji aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. A to právě proto, abychom nediskutovali pouze o objemu peněz na aktivní politiku zaměstnanosti, ale také o efektivitě. Pokud přidáme na aktivní politiku zaměstnanosti, logicky by se to mělo odrazit, logicky by se to mělo odrazit, v objemu pasivní politiky, tedy podpor. Takže to, na čem nám náleží, je změna toho poměru, aby byl kladen důraz na efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti.

Dovoluji si je shrnout, dovoluji si na ně upozornit a požádat o jejich podporu. Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo, rovněž s přednostním právem, pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Připraví se pan poslanec Gabal. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, opravdu krátké vystoupení. Jsou to naše čtyři priority.

Mohli jsme to skutečně hlasovat zvlášť. Hlavní důvod byl podle mého názoru nešťastný návrh pana poslance Novotného ve smyslu, odkud bere peníze na podporu sociálních služeb.

Nicméně jste rozhodli, jak jste rozhodli.

Nyní má slovo pan poslanec Gabal. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, protože před hlasováním o pozměňovacích návrzích z druhého čtení je potřeba, aby zazněly některé argumenty, které nezazněly, když šly z jedné strany. Protože během dosavadního projednávání rozpočtu se na nás snáší kritika za rychlost a pro snahu projednat rozpočet do konce roku. A skutečně nebylo zde zřetelně řečeno, proč tak činíme. Proč tvoříme rozpočtovou rezervu a proč tady o pozměňovacích návrzích budeme asi hlasovat tak, jak budeme hlasovat.

Musím říct, že mně taky vražedné tempo projednávání rozpočtu není nijak příjemné, a oceňuji práci zkušenějších kolegů včetně opozičních, kteří se ve výborech zapojili do práce daleko kvalifikovaněji a efektivněji.